Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 19. schůze Poslanecké sněmovny všechny vás vítám. Zatím nemám žádnou takovou informaci. Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adamec pracovní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová zdravotní důvody, pan místopředseda Bartošek od jedné hodiny pracovní důvody, paní poslankyně Benešová pracovní důvody, pan poslanec Běhounek od 12. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Černoch pracovní důvody, pan poslanec Havíř pracovní důvody, pan poslanec Huml bez udání důvodu, pan poslanec Jandák zdravotní důvody, pan poslanec Kaňkovský do 10. hodiny z osobních důvodů, pan poslanec Kasal pracovní důvody, pan poslanec Kádner pracovní důvody, pan poslanec Klučka od jedné zahraniční cesta, pan poslanec Kolovratník od tří pracovní důvody, pan poslanec Koskuba pracovní důvody, pan poslanec Kott z odpoledního jednání pracovní důvody, paní poslankyně Kovářová do 12. hodiny z pracovních důvodů, pan poslanec Pleticha bez udání důvodu, pan poslanec Podivínský z dopoledního jednání zdravotní důvody, pan poslanec Rykala z osobních důvodů, pan poslanec Sedláček do 11. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Šarapatka zahraniční cesta, pan poslanec Vácha pracovní důvody, pan poslanec Vyzula do 10.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Zemánek od 14.30 pracovní důvody.

Ještě se omlouvá pan poslanec Rais, který se omlouvá na období mezi 10. a 12. hodinou z důvodu pracovního jednání na velvyslanectví Izraele. Tolik tedy omluvy.